Já se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Tak prosím, máte slovo. Pane ministře, já se omlouvám, pan poslanec chce jenom načíst chybu v hlasování pro stenozáznam. Omlouvám se. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl omluvit, má vůle byla hlasovat proti tomuto návrhu v předcházejícím hlasování, na sjetině jsem měl pro, to jen pro stenozáznam. Takže nezpochybňujete hlasování. A nyní již poprosím pana ministra. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, v tomto případě se jedná o návrh zcela nového zákona, což umožňuje jeho věcnou problematiku posoudit s větší uživatelskou přehledností, ale o to větší význam má rozhodování o každém posuzovaném pozměňovacím návrhu. Tyto pozměňovací návrhy by měly věcněji systematicky respektovat účel nové právní normy a důsledně domýšlet její dopady do praxe, a to v kontextu nejenom v systému branné legislativy, ale také v souvislostech všech dalších částí právního řádu České republiky. Považujte prosím i v tomto případě za nosný text komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji za vaši pozornost. Já děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme zde hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou, obdobně jako ostatní normy branné legislativy, které dnes projednáváme, opravdu dlouhou genezi. První požadavek na změnu stávající praxe přístupu k záloze a zejména k aktivní záloze se objevil již v Bílé knize o obraně, kterou předkládal vládě ministr obrany Alexandr Vondra v květnu roku 2011. Hned poté se začalo pracovat na koncepcích aktivní zálohy a mobilizace, které rozpracovaly tyto požadavky do většího detailu. V mezidobí se identifikoval rozsah změn a debatovalo se o jejich promítnutí do právních norem branné legislativy, zejména tedy do tohoto zcela nového zákona o službě vojáků v záloze.

Tehdejší ministr úřednické vlády pan Vlastimil Picek následně předložil tento legislativní balíček Poslanecké sněmovně, ale vedení Ministerstva obrany, které vzešlo z voleb na podzim 2013, se jej rozhodlo stáhnout, jak už jsem o tom hovořila při projednávání branného zákona, protože se resort Ministerstva obrany s těmi normami chtěl blíže seznámit.